Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nově zvolené poslankyně za pana poslance Jiřího Zimolu, který se vzdal svého poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, dne 31. března 2014 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec magistr Jiří Zimola. Tímto dnem zanikl panu poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní magistře Vlastě Bohdalové.

c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Jiřímu Zimolovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Vlasta Bohdalová, které 31. března 2014 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní paní poslankyně Vlasta Bohdalová poslanecký slib. Prosím paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, zároveň prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové paní poslankyně. Prosím vás, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali.